Bez ohledu na počet pokojů kouření může být povoleno nejvýše ve třech pokojích určených pro ubytování. Francie.

Personál a nezletilí nemají dovoleno vstupovat do kuřáckých místností.

Opět zakázáno s výjimkou otevřených vnitřních nebo venkovních prostorů. Litva.

Ve společných veřejných prostorách hotelu je kouření zakázáno s výjimkou označených kuřáren.

Lucembursko. Zde je to rozděleno poměrně obšírněji.

Když se podíváme do Německa, restaurace a bary existuje zákaz kouření většinou povolující oddělené kuřácké místnosti, výjimku mají malé podniky, které neservírují jídlo.

Pokud je to nezbytné, zaměstnavatel musí vydat obecný zákaz kouření nebo umožnit kouření pouze ve vyhrazených místech pracoviště.

Hotely a ubytovací zařízení je zde opět zákaz kouření s výjimkou v Polsku, a to kuřáckých místností využívaných pouze ke kouření, a majitel zařízení může rozhodnout o povolení kouření na jednotlivých pokojích.

V případě oddělené uzavřené místnosti až 40 % za předpokladu, že jsou splněny výše vypsané podmínky a tento prostor nezasahuje do částí zařízení vyhrazených pouze zaměstnancům nebo do míst, kde se zaměstnanci po celou dobu vyskytují. V hotelech v Portugalsku majitel může povolit kouření za předpokladu, že prostor pro kouření je jasně označen, fyzicky oddělen od zbývajících částí zařízení nebo má samostatný ventilační systém a nebo má přímou ventilaci do exteriéru a nebo je opatřen systémem na extrakci vzduchu. Hotely mohou označit maximálně 40 % celkového prostoru jako kuřácký za předpokladu, že jsou naplněny výše uvedené podmínky.

Těhotné ženy nesmí pracovat v prostorech, kde by mohly přijít do přímého kontaktu s tabákovým kouřem. Práce mladistvých pod 18 let nesmí převažovat v místnostech, kde by mohli být vystaveni tabákovému kouři.

bary zařízení, v nichž se nepodává jídlo, se mohou samostatně rozhodnout, zda kouření povolí, či nikoliv. V hotelech zákaz kouření v místech, kde pracují nekuřáci. Slovinsko. Restaurace a bary kouření povoleno pouze v oddělených kuřárnách sloužících výhradně ke kouření. V kuřárnách není povolena konzumace jídla ani nápojů a nesmějí zabírat více než 20 % celkové rozlohy zařízení. Pokud podnik nemá kuřárnu, platí absolutní zákaz kouření uvnitř. Španělsko. A je zde jedna výjimka.

Nezletilým není povolen přístup.